Já to mám velmi stručné, pane místopředsedo. Milé kolegyně a milí kolegové, já jsem byla s tou právní úpravou navrženou seznámena včas. Projednávali jsme ji a i jsme trošku upravovali.

Myslím, že se tam na tom zapracovat ještě dá. Ale když tady slyším vyjádření navrhovatele, že s tím souhlasí, a že pokud přijdeme s konkrétními návrhy, jak zlepšit, tak že pokud se nezmění, jestli jsem to dobře pochopila, smysl, věcný smysl toho zákona, že jsou ochotni v druhém čtení takto postupovat, tak si myslím, že z hlediska politického vyznění tohoto návrhu nemohu říci ne za svoji osobu.

Rozpravu končím. A je čas na závěrečná slova.

Byly tedy předloženy jak návrh na vrácení k přepracování, tak návrh na zamítnutí. Takže pokud jsme... A vidím žádost o odhlášení, takže vás všechny odhlásím. Prosím, přihlaste se znovu svými kartami. Až se nám počet ustálí, tak budeme hlasovat o vrácení předlohy k dopracování... Vypadá to, že se nám počet ustálil, takže já zahajuji...

Bylo zmatečné, já se omlouvám.

Já zahajuji hlasování, ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Takže návrh bude vrácen navrhovateli k dopracování. Já vám děkuji, tím tento bod končí.

Takže hnutí ANO tady je vlastně největším hnutím, které obhajuje kumulaci funkcí, kterou před volbami kritizuje.

Než se posuneme dál, tak tady mám omluvenku.

Já nevím, jestli budu formulovat správně. Tak se prosím běžte podívat na sjetinu. My zatím budeme pokračovat mezi body a uvidíme potom. Nyní prosím pana předsedu Bartoška. Ten se mi přihlásil dříve. Potom pan předseda Okamura.

Vždyť jsme toho svědky opakovaně. Téměř ve všech zásadních bodech.

Nyní prosím pana předsedu Okamuru, pokud pan poslanec Válek...

Pak tady máme návrh na zpochybnění hlasování, o kterém budeme hlasovat. Já tedy zahajuji hlasování o zpochybnění hlasování. Kdo je proti?

Takže návrh byl přijat. Tudíž se tedy vrátíme do předchozího bodu.

Já doufám, že se všichni orientují.

Kdo je proti?

Takže teď už to snad bude platit. A nyní tedy prosím pana předsedu Okamuru s přednostním právem.

Tento návrh, jehož jsme spolupředkladatelem měl v podstatě zamezit kumulování odměn, nebo je zregulovat, když někdo má různé politické funkce, a teď tady najednou vidíme, že kvůli hnutí ANO se v podstatě... neprošel ten návrh dál.

Je to pro nás tedy nemilé překvapení, že se takovým způsobem v podstatě porušují předvolební sliby, které jste dávali voličům.

Je to úplně něco jiného, než jsme si původně tedy tady předjednávali.